Měl by být přítomen pan poslanec Tomáš Goláň.

Já vás tady vítám.

Tato možnost již byla do zákona o spotřebních daních vložena během tohoto jara jako dočasné opatření účinné do konce tohoto roku.

Toto pravidlo je součástí zákona zejména proto, aby v některých případech nedocházelo ke kumulaci podpor a zvýhodňování některých subjektů na trhu, přičemž svoji roli samozřejmě hraje i rozpočtové hledisko.

Já jsem tento návrh následně v Senátu podpořila a činím tak i nyní na plénu Poslanecké sněmovny. Doporučuji tedy Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas ve znění vráceném Senátem. Děkuji vám za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat Ministerstvu financí a paní ministryni za pomoc s vypracováním tohoto pozměňovacího návrhu. Už tehdy, když jsme o tom diskutovali, tak jsme cítili, že mohou přijít tahle opatření, která vlastně nastanou již od pátku, a proto jsme chtěli podnikatelům skutečně zpětně nahradit výpadky, které byly způsobené tím druhým uzavřením.

Děkuji za pozornost.

Paní předsedkyně, chcete se vyjádřit k tomuto senátnímu návrhu?